Děkuji.

Stanovisko výboru je doporučující. Pan ministr? Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Opět byl návrh přijat. Já vám děkuji, paní předsedající.

Stanovisko výboru je doporučující. Pana ministra? Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl rovněž schválen. Prosím. Děkuji. To je můj návrh, který se týká legislativně technických změn v navrhované novele zákona o veřejných rejstřících. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Poněvadž jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.